Jak se vláda staví k pozměňovacím návrhům opozice? Ale teď si tedy uvědomte, paní ministryně, že v té chvíli, když je odmítáte, tak to bude zcela, ale zcela zodpovědnost jen a pouze vaší vlády za vývoj ekonomiky, který přijde, za to, že 1 200 000 lidí se v současné době objektivně ocitá v situaci, kdy jsou ohrožena jejich pracovní místa. Budete mít zodpovědnost za to, že pro tyto lidi nejsou v rozpočtu připraveny žádné konkrétní a jasné projekty zaměstnanosti, které jsme navrhovali. Pokud chce po lidech v České republice, aby šetřili, chce to po každém z nás, po každém jednotlivci, tak má jít prostě a jednoduše na začátku příkladem.

Děkuji. A nyní s faktickou poznámkou pan místopředseda Okamura. Vážené dámy a pánové, já bych zareagoval na předřečníka, což byl pan poslanec Benešík z KDUČSL, který mě tady jako předseda evropského výboru zklamal, protože řekl lež. Je to lež.

Děkuji. Reagovat bude pan poslanec Martínek a poté pan poslanec Benešík.

To, co nezmínil pan Benešík a možná by bylo vhodné to přijmout, je, že kromě toho, že nemají rozhodovací práva, tak musí povinně i odvádět prostřednictvím svých fondů, například norských fondů a dalších, prostředky zemím, které jsou členskými zeměmi Evropské unie. Děkuji. Pan poslanec Benešík. Vážený pane místopředsedo, já děkuji svému předřečníkovi, že to upřesnil.

Já jsem přesně říkal v tom segmentu, ve kterém chtějí obchodovat, nikoliv kompletně. Děkuji. A nyní pan poslanec Válek.

Já se to snažím sledovat, teď jsme se dostali úplně bokem. Podle mě je jedno, jestli si někdo vyčistí uši napřímo, nebo prostřednictvím pana předsedajícího, rozumím, že korektní je prostřednictvím pana předsedajícího. Děkuji. Pan místopředseda Okamura bude reagovat. Pane poslanče Benešíku, nemusíte mít péči o můj zdravotní stav. Já se zařídím podle svého. Děkuji. Pan poslanec Benešík. Pane místopředsedo, vaším prostřednictvím, mě vůbec nezajímá zdravotní stav pana Okamury. Já jsem prostě řekl to, co jsem řekl. To je celé. Mě váš zdravotní stav absolutně nezajímá. Děkuji.

Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Konkrétně se jedná o snížení objemu odvodů do rozpočtu Evropské unie na polovinu plánované částky.

V této situaci tudíž není namístě takto enormně vysokou částku posílat do zahraničí na provoz orgánů Evropské unie, které ani neplánují žádné vlastní úspory. Částku 23,5 mld. korun navrhujeme v rámci kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí přesunout do těchto oblastí: 1,5 mld. korun na dávky osobám se zdravotním postižením, 8 mld. korun na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, dále 4 mld. korun na výdaje na platy pracovníků rezortu, zejména v rámci České správy sociálního zabezpečení a Úřadu práce, a 10 mld. korun na provoz sociálních služeb zajišťovaný orgány krajů a obcí včetně prostředků na platy sociálních pracovníků. V našem druhém návrhu jde o přesun 27 mld. korun z kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu do kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Konkrétně jde o převod veškerých prostředků určených na dotace na obnovitelné zdroje energie mezi finanční prostředky určené na výplaty všech typů důchodů. Astronomická dotační podpora takzvaným solárním baronům, soukromým producentům energií, je neomluvitelná sama o sobě a v době nastupující ekonomické krize zvlášť.

To nelze připustit, protože starobní a invalidní důchodci a příjemci dalších typů důchodu, sirotci, vdovy a vdovci nesmí být kráceni ve svých příjmech a životní úrovni na úkor podpory soukromých komerčních subjektů a nesmí být ani nijak omezena plánovaná valorizace jejich důchodů. Proto vás prosím o jejich podporu.